Ne s tou samotnou kontrolou, ale že to trvá hrozně dlouho. A bránit se soudně budou jenom ti velcí, kteří mají týmy právníků. Velmi často zahraniční vlastníci. Ale ti naši, ti menší, ti se bojí Finanční správy. Protože pan ministr to popsal docela přesně, jak byrokraticky na ty malé, o dva dny pošle něco později, už je penále a už to jde.

To padlo na rozpočtovém výboru. Všichni kradou!

Ale to je velmi jednoduché. A pak říká: My ho posílíme, protože proti nám stojí firmy, které mají dobré právníky. To byl právě ten důvod.

Nicméně nebyl náš návrh, a my jsme to navrhovali nezavádět, zrušení smluvních platů.

Anebo přijmu ten levicový pohled na svět: tabulky a všichni berou stejně. A teď současně říkáme: máme problém, nedostaneme kvalitní lidi. No ale to se velmi těžko dělá, když ne my, ale když vy jste zrušili smluvní platy. A ukazuje se, že to není rozumné opatření.

A není to jenom problém Finanční či Celní správy.

My se tím netajíme.

Podpoříme.

Ale zase: Na jedné straně říkáte: máme příliš byrokracie. A já s vámi souhlasím. Registrační pokladny a kontrolní hlášení. To jsou biliony dat! Co s tím ta Finanční správa bude dělat?

A zavádíme obrovské, nevídané byrokratické nástroje. A ne na ty, kteří neplatí daně, jak vy říkáte, na ty, u kterých je podezření, ale na všechny. Převážná většina plátců daně jsou poctiví. Naprosto zdrcující většina. To si fakt nemyslím a ta zkušenost je prostě jiná.

Ale pokud máte vážný důvod a říkáte je to nějaký fiktivní převod, tak kromě toho vrácení by měla nastoupit kontrola. A mělo by se potvrdit anebo vyvrátit, zda ta firma je, nebo není plátce daně a zda plní, nebo neplní své daňové povinnosti. A nebyli jsme to my, kteří říkali jednou 200 mld. plus, jednou 150 mld. plus, jednou 100 mld. plus se vybere ročně na daních. To jste říkal vy a vaše kolegyně a kolegové. A je druhý rok vlády a nic!

I v těch odhadovaných příjmech těch šikanózních návrhů, když se podíváte, že vláda se rozhodla, že vlastně třídním podezřelým jsou živnostníci. Na ty když se podíváme a zavedeme jim registrační pokladny a zavedeme jim kontrolní hlášení, tak bude na všechno. To budou příjmy! Všechny vychytáme, všichni budou platit. Nejsou. Jsou mnohem střízlivěji odhadované a jsou to mnohem nižší částky.

Ale realita je jiná a poměrně složitější. A k těm třem daním, o kterých jsem hovořil. Třeba silniční daň. Milion poplatníků, výnos necelých 5 mld. ročně. Má to smysl? Není to jednodušší zrušit?

Jedna věc je celkový objem mzdových nákladů a pak je konkrétní plat konkrétního člověka.

Za prvé to odrazuje mladé lidi, aby šli do státní správy, protože já bych ještě pochopil tabulkový plat na pracovní pozici: jsi vedoucí oddělení na magistrátu, na ministerstvu, máš takovýhle základní plat za tuhle funkci. To nemá žádnou logiku. Ale bohužel je to směr, kterým se vláda vydala a vydává. A pak si budeme oprávněně stýskat, že se nám nedaří získat kvalifikované lidi a že v tom soukromém sektoru je přeplatí.

Děkuji vám, pane předsedo. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Plzáka. Pak mám dvě přednostní práva. Pan předseda Laudát, pan vicepremiér Babiš a pak řádně přihlášeného pana poslance Bendla. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nejsem žádný specialista na Finanční správu, ale k té mé poznámce, spíše dotazu, mě vedl takový drobný komentář, který jsem vyslechl ráno v rádiu, když jsem sem jel. Podstata toho komentáře bude možná v rozporu s tím, co tady říkal předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura. Podstatou toho komentáře bylo to, že drobní podnikatelé u nás zažívají léta zlaté časy. Že na milion živnostníků a 400 tisíc drobných firem vlastně dozírá 9 tisíc zaměstnanců Finanční správy. Já pominu efektivitu, pominu daňový systém. Máme jich dvakrát méně, než by bylo třeba? Třikrát méně, než by bylo třeba? To je to, co mě zajímá, protože jinak já této oblasti nějak nerozumím.